Budeme pokračovat v projednávání návrhu zákona.

Děkuji. Prosím, máte slovo. Děkuji. Ano, pokud jste nezaznamenal legislativně technické úpravy, tak o nich samozřejmě nebudeme hlasovat. Následně budeme hlasovat návrh A jako celek, to je komplexní pozměňovací návrh hospodářského výboru.

Zazněl návrh procedury. Má někdo připomínku nebo protinávrh k proceduře? Nemá. Budeme tedy hlasovat o návrhu procedury, tak jak nám to nyní přednesl pan zpravodaj. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Proceduru jsme schválili. Nyní vás, pane zpravodaji, prosím, abyste přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a sdělil k nim stanovisko výboru.

Stanovisko garančního výboru: doporučuje. Je zde žádost o odhlášení. Jste odhlášeni, prosím, abyste se znovu přihlásili svými hlasovacími kartami. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti? Hlasování číslo 109, přihlášeno 156 poslanců, pro 156, proti nikdo. Návrh byl přijat. Můžeme pokračovat. Pan ministr? Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti? Hlasování číslo 110, přihlášeno 157 poslanců, pro 41, proti nikdo. Návrh nebyl přijat. Ten přidává do ověření zákazníků při přechodu ten ověřovací kód. Stanovisko garančního výboru: doporučuje. Pan ministr? Zahajuji hlasování. Kdo je pro?

Návrh byl přijat.

Pan ministr? Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Tam se řeší volání v rámci EU, podrobnější nastavení podmínek a sankcí pro operátory, pokud budou ta pravidla porušovat. Stanovisko garančního výboru: doporučuje. Pan ministr? Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh byl přijat.

Stanovisko garančního výboru: bez stanoviska. Pan ministr? Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat.